Situace se za rok ještě mnohem zhoršila. Nejenom že výbory projednaly příslušné kapitoly, přijaly k tomu nějaké usnesení, rozpočtový výbor to překopal, ale světe, div se, dnes už ani nebude platit usnesení rozpočtového výboru, čili pro jednání státního rozpočtu, tak důležité materie, v podstatě můžeme velmi zjednodušit projednávání ve Sněmovně, protože výbory nepotřebujeme. Stačí nám koaliční rada.

Ne, dobře.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dámy a pánové, k pozměňovacímu návrhu, prostřednictvím pana předsedajícího, který tady řekl kolega Stanjura. Já osobně si myslím, že je to dost předimenzované. Pan náměstek Dobeš se v tom velmi intenzivně angažuje, vidím tam přidanou hodnotu právě i pro naše firmy, které se potom mohou hlásit do jednotlivých projektů, nicméně jsme omezeni finančně. Nejsme schopni tam tyto peníze zatím dát.

Ještě budu s novým panem ministrem diskutovat. S touto položkou úplně spokojen nejsem, ale řečeno vašimi slovy, museli bychom si na to půjčit. Určitě tam je.

Nic jiného.

To je jednoduché přeložení úřední alibistické odpovědi: my bychom rádi, ale nemůžeme. Kdyby byl vyrovnaný rozpočet a tento návrh směřoval k vytvoření schodku, tak máte naprostou pravdu.

Děkuji. Nyní pan poslanec František Laudát s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče. Pane vicepremiére Bělobrádku, já si myslím, že to, jak se chováte ve svém resortu, který nemáte, jak jste tady řekl, tak vědě, inovacím a vzdělání škodíte. 350 milionů na ESA na volitelné programy by nebylo vůbec předimenzované.

A předpokládám, že všechny spokojení ministři po projevu pana vicepremiéra sbalí svoje fidlátka a z resortů odejdou, protože sám řekl, že už od nich nemáme co čekat. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové.

Já jsem řekl i panu předsedovi Stanjurovi, který tady asi není... Je, sedí mi v zádech, tak se omlouvám. Takže ano, není to úplně priorita. Na druhou stranu jsem řekl, a to znovu zdůrazňuji, že se budeme snažit hledat další peníze, které nejsou teď rozpočtovány, na to, aby tam šly.

Není to prioritou, to uznávám. Faktická poznámka poslance Romana Váni.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom poděkovat panu předsedovi vlády, panu ministrovi vnitra, paní ministryni spravedlnosti a panu ministru financí, že akceptovali usnesení výboru pro bezpečnost ve věci navýšení finančních prostředků pro bezpečnostní sbory včetně Vězeňské služby. Děkuji panu kolegovi Romanu Váňovi za skutečně faktickou poznámku. Nyní tedy paní ministryně Helena Válková, po ní pan ministr Daniel Herman. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, ještě jednou, byla jsem vyzvána.

Děkuji paní ministryni Válkové.